To znamená to je trošku rozdíl.

Takže v tomhle smyslu si myslím, že to není úplně správné slovo. Na druhou stranu je jasné, že pokud se lidé dostávají do nějakých problémů, tak stát je tady od toho, aby v rámci subsidiarity nastoupila jeho role. Tam, kde to nezvládne rodina, kde to nezvládne společenství, ať už to je obec, nebo nějaké širší společenství, tak pak přichází stát. A myslím si na rozdíl od mnoha kolegů tady, že vláda nezapomíná na české občany, ale právě i ta starost o uprchlíky je i starost o české občany, protože ti uprchlíci tady prostě budou a jde jen o to, v jakých budou podmínkách.

To znamená, smysl má takzvaná trampolína, pomoci jim odrazit se zpátky, aby byli schopni se co nejvíce postarat o sebe. Každý se má postarat sám o sebe, ale zároveň má každý i odpovědnost za společnost a za celé stvoření jako celek, a musí tedy nést i zodpovědnost za ty ostatní, kteří se nemohou sami o sebe postarat, kteří jsou v nějaké těžké situaci. Potom bych chtěl zareagovat na pana poslance Tomia Okamuru.

Těch takzvaných landsmanšaftů, pane v sále nepřítomný Tomio Okamuro, je několik. Proto také v té zprávě je...

To jen na vysvětlení těch nesmyslů, co jste tady říkal.

No protože vytlačili extremisty.

Že se má uzavřít historie s tím, že se na ni nesmí zapomínat. To jsem tam také řekl. Nesmíme zapomínat na to, co je.

Je potřeba nezapomínat, ale je také potřeba se dívat dopředu, a pokud někdo uzná svoji vinu, tak je potřeba také to, co je křesťanství, a na tom je i naše civilizace postavena, na odpuštění a na tom, že se musí dál dívat do budoucnosti. To znamená, je to naprostá lež.

To si myslíte, že by jezdila na akce a dostávala a přijímala řád, vyznamenání, od nějakých neonacistů? To si děláte srandu. To je naprostý nesmysl.

To je úplně stejná demagogická, naprosto trapná historka, která je nedůstojná této Sněmovny.

Takže jestliže tam vedle mě seděla předsedkyně Ústřední rady německých Židů a ministr německé spolkové vlády, tak chcete říct, že jsem byl na akci, kterou pořádali neonacisté nebo nacisté? To snad opravdu není už možné.

Tak si to pojďme říct.

Ta je největším tahounem zrušení Benešových dekretů.

Takže nejdřív se podívejte na sebe. My jezdíme na tyto akce, kde jsou demokratičtí politici ze sociální demokracie, ať už české, nebo německé, křesťanští demokraté čeští i němečtí, Zelení čeští i němečtí. Jsou tam zástupci Židů, katolické církve, nekatolických církví. Ano, protože tam jezdí demokraté. A pokud se týkalo té poznámky, jestli už jsme vybrali národního ptáka.

To byl příspěvek pana poslance Pavla Bělobrádka. Poprosím ho o oslovování jiných poslanců prostřednictvím předsedající. Děkuji, paní místopředsedkyně. To sem nepatří.